Z uvedených čísel je patrné, že krádeže zejména kovů neustále narůstají.

Při krádeži některých částí obecního mobiliáře je také potenciálně ohrožena bezpečnost obyvatel a v neposlední řadě při neodborné demontáži elektrozařízení může docházet i k poškozování životního prostředí. Tento problém se netýká ovšem jen obcí, ale jak již dneska bylo řečeno, týká se také organizací, jako je Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, ČEZ a mnoha a mnoha dalších. Současná právní úprava zákona o odpadech sice stanoví pravidla pro výkup kovových odpadů, která mají zamezit trestné činnosti, například identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých vykoupil věci jako odpady, atd. atd. Z praxe je ovšem více než zřejmé, že tato stávající právní úprava je velice nedostatečná z hlediska ochrany proti krádežím a poškozování především kovových předmětů. Předložená senátní verze novely zákona o odpadech je jednoduchá a stručná. Klade si dva základní cíle. Za prvé výrazné snížení počtu krádeží kovového odpadu a nežádoucích efektů z nich plynoucích, které zejména u kovů vedou k ohrožení majetku a lidských životů. Za druhé omezení množství nezdaněných či nepřiznaných finančních prostředků v oblasti nakládání s kovovým odpadem. Z těchto důvodů podporuji senátní verzi novely zákona a žádám i ostatní kolegy o její podporu. Děkuji za pochopení. Nyní má slovo pan poslanec Korte a připraví se pan poslanec Zahradník. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, přeji vám pěkný večer. Úvodem se musím přiznat ke střetu zájmů. Mám podíl ve firmě, která se zabývá zpracováním kovového odpadu zdůrazňuji zpracováním.

Proto zde mohu ale mluvit se znalostí prostředí.

Ten návrh senátní pokládám za nesystémový, diskriminační, potenciálně korupční a legislativně vadný.

Podobné pokusy zde byly již v minulosti.

Ta novela reaguje na situaci, která nejen vás starosty, ale nás všechny trápí.